Dovolte mi tedy závěrem, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyjádřit přesvědčení, že návrh bude Poslaneckou sněmovnou přijat kladně a následně i Senátem schválen. Děkuji vám za pozornost.

S dovolením ještě jednou bych chtěl Sněmovnu informovat o tom, že minulý týden ve středu se ve věci sešel také podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Celou záležitost projednal a dovolte, abych vás informoval o přijatém usnesení podvýboru.

Tak tolik informace o jednání našeho podvýboru. Děkuji. Prosím pana poslance Skopečka. Dobrý den. Děkuji za slovo. Zcela náhodou je jeden z prvních materiálů, který se mi tu dostal do ruky, návrh zákona o České národní bance. Vážení kolegové, chtěl bych upřít vaši pozornost na tento zákon, protože podle mého názoru to, co přináší, je mnohem významnější, než se na první pohled zdá. Ten význam bych rozdělil do dvou rovin.

Nemyslím si, že něco takového Česká národní banka v tuto chvíli potřebuje, zvláště když i dnes využívá nestandardní nástroj v podobě oslabování české měny, a to i v okamžiku, kdy se inflace vrátila už v posledních měsících na svůj cíl. To, co realizují centrální banky po světě, je jistým experimentem, na který nemá odpověď ani ekonomická věda, ani praxe či historie. Nikdy v minulosti takový objem peněz, který pumpují centrální banky do jednotlivých ekonomik, nenastal a já nemám pocit, že bychom tuto pravomoc měli svěřovat České národní bance, protože mám pocit, že to není třeba. Další věc, kterou považuji za významnou, je regulatorní část, kdy Česká národní banka chce mít větší vliv na regulaci zejména hypotečních úvěrů. Tady bych připomněl, že jde přesně proti tomu, co v rámci měnové politiky dělá, a sice kdy posílá další a další peníze na trh, který je likviditou přesycen. Banky samozřejmě velice složitě hledají způsoby a cesty, jak tyto peníze svým klientům půjčit a jak na tom nějakým způsobem vydělat.

Chce regulovat hypoteční bublinu, kterou podle mého názoru svou politikou sama vytváří. Bezesporu tam je spousta technických záležitostí, ale prosím, věnujte tomuto pozornost. Jde opravdu o výrazné rozšíření pravomocí a možností naší centrální banky ovlivňovat ekonomiku prostřednictvím kvantitativního uvolňování. A jak říkám, je to experiment, na který ještě ve světě nikdo nenalezl odpověď, a nikdo neví, jak ve finále dopadne. Pan poslanec Seďa. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážený pane guvernére, já využiji toho, že jste tady. Mám na vás takovou prosbu, resp. dotaz. Česká národní banka vydává v emisích české stříbrné pamětní mince v nominální hodnotě většinou 200 nebo 500 korun.

V současné době se pamětní mince na základě vyhlášené soutěže tvoří spíše umělecky.

Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Šarapatka z důvodu zahraniční cesty na celý den. Omlouvá se pan poslanec Mihola z důvodu dovolené na celý den. Omlouvá se pan poslanec Plíšek z pracovních důvodů dnes mezi 16. a 19. hodinou. Omlouvá se paní poslankyně Adamová mezi 16. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů. Pan poslanec Okamura a pan poslanec Radim Fiala se omlouvají do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Myslím, že bychom to měli znova ještě projednat. Děkuji. Prosím pana ministra.

Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych reagoval na dotaz pana poslance. Vydáváme pamětní mince.